Já děkuji. Poprosím sněmovnu o klid. Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. V hlasování číslo 35 je přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 39, proti 56. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko ministerstva? Negativní, děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nyní budeme hlasovat variantu pozměňovacího návrhu A3 variantu 3 tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. Stejně jako v předchozích dvou variantách stanovisko výboru je nedoporučující. Negativní, děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 37 je přihlášeno 175 poslanců a poslankyň, pro 39, proti 72. Návrh byl zamítnut. Nyní tedy jenom připomenu to, co jsem říkal v návrhu procedury, že pozměňovací návrhy pod písmeny A1 a A2 se staly nehlasovatelnými.